Když se tento případ v červnu letošního roku stal a ona byla propuštěna, tak i soudci, kteří ji pouštěli, říkali: to považujeme za chybu zákona, protože takový člověk by ven jít neměl. Já s ní naprosto souhlasím. Skutečně, neměli bychom vstupovat do zákonů kvůli jednotlivým případům.

Ta úprava je velice jednoduchá.

Takto jednoduchá úprava to je. Proto jsme ji také hned v červenci podali. A teď ta zvláštnost. Na konci července zasedala vláda a vláda s tímto řešením vyjádřila souhlas bez jakýchkoliv dalších připomínek, bez jakýchkoliv dalších výtek. Nic moc se nedělo, až na začátku září jsme mohli vidět tiskovou konferenci paní ministryně ze Světlé nad Sázavou, z vězení, kde říkala, jak je tento problém potřeba urgentně a okamžitě řešit, že takoví lidé ohrožují svoje okolí a že je potřeba dát soudům možnost je udržet ve vězení. Urgentní řešení, které připravuje Ministerstvo spravedlnosti, pořád ještě jsme neviděli. Těhotná vražedkyně mezitím porodila a do vězení se bude vracet na konci srpna příštího roku. Zároveň ale její případ dává návod dalším, kteří jsou ve vězení. A my tím, že odkládáme toto řešení, umožňujeme, aby další vrazi chodili po ulicích. Řešení, které toto může mít, a velice rychle, je a teď kousek z legislativy že tento zákon otevřeme, já jsem ho navrhl v devadesátce, aby mohl být schválen na jednom jednání. Otevřeme, půjdeme do výborů, kde zkrátíme projednání na 30 dní. Přitom Ministerstvo spravedlnosti připraví svůj oponentní návrh a ten bude zapracován a za dva měsíce můžeme mít celý zákon vyřešen. Děkuji. Děkuji. Další přihlášený k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze je pan poslanec Martin Kupka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout na pořád schůze nový bod, kdy by mělo jít o informaci ministra školství o řešení nedostatku míst v základních školách v okolí velkých měst. Máme už poměrně přesně zmapováno, jak velký problém v okolí velkých měst představuje nedostatečná kapacita škol. Já jsem na ten problém opakovaně upozorňoval Ministerstvo školství, bohužel pro příští roky nebude existovat žádný dotační titul, který by umožnil tento vážný problém řešit. Pro představu o rozsahu toho problému, jenom základní odhad znamená, že by v nejbližších čtyřech letech bylo třeba právě do budování nových škol investovat jen v okolí Prahy až 5 miliard korun. V okamžiku, kdy okolí Prahy, malá města, malé obce nebudou mít k dispozici pomoc státu, vyvstane velmi závažný problém jak pro obce a města, tak samozřejmě pro stát, jakým způsobem zajistit povinnou školní docházku dětí. Bohužel v tuto chvíli neexistuje žádný koncepční materiál, průzkum, který by byl schopen zachytit aktuální vývoj v suburbii velkých měst, který by dokázal přesně kvantifikovat z úrovně Ministerstva školství či Ministerstva financí, jaká je reálná potřeba, jak se Česká republika s tímto problémem vypořádá, kde přesně by ty školy měly vzniknout. Naštěstí v některých místech starostové hledají řešení, dávají dohromady svazky obcí tak, aby se vůbec tím problémem mohli vypořádat. Ale bez podané pomocné ruky státu je ten problém opravdu neřešitelný. Rozsah jen v okolí Prahy 5 miliard korun v nejbližších čtyřech letech ale nutně vyžaduje aktivní krok, spolupráci jednotlivých resortů na tom, aby se podařilo finanční prostředky získat a dotační programy připravit.

Já si dovoluji navrhnout tento bod v situaci, kdy jsem se znovu opakovaně snažil vyvolat jednání s ministrem školství, kdy jsem se snažil ukázat, jak velký problém to v okolí velkých měst je a že pro řešení té základní povinnosti obcí, ale zároveň základní potřeby rodin je to opravdu věc zcela nezbytná, tak se zatím na straně resortu nepodařilo najít žádný prostor a domluvená schůzka odpadla. Pokládám rozsáhlejší informaci ministra školství za nezbytnou věc pro to, abychom se dokázali do budoucna s tím problémem vypořádat, abychom ho dokázali kvantifikovat. A co je podstatné, to není v žádném případě volání po tom, že tu má existovat jednoduché řešení pro všechny, kteří přijdou. Jsem přesvědčen o tom, že stát by měl mít ambici zároveň organizovat výstavbu a pomáhat tam, kde bude existovat dohoda, kde bude existovat výhled, kde bude existovat i reálná představa o tom, jaká je demografická situace v místě a jaký je zároveň demografický odhad nejbližších budoucích let. Dosavadní programy jak Ministerstva financí, tak Ministerstva školství už zahrnovaly povinnost těch obcí vycházet z demografické studie, sledovat to, co to má znamenat, co to může znamenat v nejbližších letech. Já jsem přesvědčen, že pro vyřešení tohoto problému je ale důležité, aby samo Ministerstvo školství ve spolupráci s kraji i ve spolupráci s obcemi nachystalo jasnou studii, výhled, koncept toho, jakým způsobem budou finanční prostředky ze státního rozpočtu uvolňovány, jaká budou platit pravidla pro obce a města, případně svazky obcí a měst k tomu, že nebudou vyrůstat nekoordinovaně dvě malé školy vedle sebe, ale že se podaří v tomto směru sdružit úsilí a nasměrovat výstavbu těch škol nejenom k tomu, aby vznikla kapacita, ale zároveň aby v té budoucí škole, v té budoucí kapacitě bylo možné zajistit co nejkvalitnější vzdělávání. Protože pořád ještě jenom samotné finanční prostředky na budovu nezajistí to, že tam také se bude dětem dostávat adekvátního vzdělání. Dovoluji si tedy navrhnout na úterní odpoledne příštího týdne nový bod, který by nám přinesl odpověď na to, jak se Ministerstvo školství jako nejkompetentnější resort v této oblasti zabývá nezbytnými finančními prostředky na vybudování dostatečné kapacity základních škol v okolí velkých měst. Děkuji, jenom se ujistím kvůli hlasování, pane poslanče, to znamená, že zařadíme nový bod na úterý odpoledne, aniž byste specifikoval čas nebo pořadí. Ano, rozumím. Děkuji. Dále vystoupí s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze pan poslanec Petr Bendl, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.